Jejich výskyt úzce souvisí s kouřením cigaret.

Správné je proto nekouřit.

Paní předsedající, to není nějaký leták. To je leták výjimečný, ano, správně, který jsem vymyslel.

Každému. Vy si z toho děláte srandu. A ten leták neodešel, protože to údajně byla kampaň. My jsme to dělali proto, abychom ochránili životy našich občanů. Tady na konci, koukejte, paní předsedající, na rakovinu umírá každý čtvrtý z nás.

Takže co je důležité, je samozřejmě rakovina plic.

Ale tu váš pan ministr taky vyhodil.

Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění.

U žen nadále stoupá výskyt nových případů i počet úmrtí. Hlavním rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic je kouření tabáku, onemocnět ale mohou i ti, kteří nikdy nekouřili. To je samozřejmě varování. Proč pacienti přicházejí pozdě?

O tom jsem už mluvil.

Takové vyšetřování by mohlo v naší zemi zachránit až 300 lidí ročně.

Jeden balíčkorok přitom znamená, že člověk kouřil jeden rok jednu krabičku cigaret denně, nebo například dvě krabičky půl roku, či půl krabičky dva roky.

Pokud kouříte, snažte se přestat.

Co říká? Věnujte pozornost varovným příznakům a nebojte se gastroskopie. Těch patnáct minut vyšetření může být nepříjemných, ale mohou změnit váš život.

A pan Zavoral je ten, který, si myslím já, zachránil pana prezidenta, když ho hospitalizovali, a dneska se pan prezident těší skvělému zdraví.

Významný vliv mají také genetické faktory.